Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Hlasování číslo 181. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Je tady poslední pozměňovací návrh, což je návrh 4807.

Paní ministryně?

Návrh byl zamítnut.